Buď budou žádat navýšení televizních poplatků, nebo státní dotaci. Taková tendence ve vývoji České televize je pro SPD nepřijatelná. A já věřím, že i poslanci ostatních klubů vezmou v úvahu jednoduchý závěr, který jsem zde uvedl. Opakuji, že Česká televize svým hospodařením směřuje ke zvýšení televizních poplatků nebo k žádosti o státní dotaci. Tento závěr je dán podle našeho názoru tím, že nefungují kontrolní mechanismy. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Takže děkuji panu poslanci Bžochovi, že mě na to upozornil a že to můžu takto opravit.

Děkuji a děkuji za pomoc technickou. Dobře, nezpochybňujete hlasování, pochopili jsme to. Takže teď přečtu dvě omluvy. Pan poslanec Marek

Takže pan poslanec Tomáš Martínek, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, musím reagovat. Bylo by asi fajn, kdybychom tyhle diskuse vedli spíše na volebním výboru, kam může přijít každý poslanec, může se tam každý poslanec vyjádřit, nejenom členové, a je tam navíc Česká televize nebo Rada České televize, která může reagovat na ty zavádějící informace, které zde padají. Možná bych fakticky reagoval na pár věcí, které padly u pana Okamury.

Jinak k fotbalu. ČT vysílá každý týden jeden zápas kola České fotbalové ligy, majitel práv nedovolil více. Jinak k tomu Finsku. Peníze protékají formou daně do fondů, ale vláda nemůže určovat rozpočet televize. Máme tady ještě žádost pana poslance Holíka.

Tak paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Plat generálního ředitele České televize je veřejnou informací, stejně tak rozhoduje Rada České televize o výši ročního bonusu generálního ředitele. Česká televize musí ve věci zveřejňování platů všech ostatních svých zaměstnanců dbát principu zákona o ochraně osobních údajů.

Myslím, že tohle by tady mělo zaznít. K dalšímu příspěvku se přihlásím až v řádném čase, toto byly pouze faktické poznámky na naprosto zavádějící informace, které zde přednesl místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Tak další faktická poznámka, pan poslanec Jiří Valenta, prosím. Vážený pane místopředsedo, krátká reakce na vás.

Ti jsou nejprve hodnoceni předvolební komisí, která provede jejich užší výběr.

A tak faktickou nečinnost Rady České televize, což je věc, se kterou s vámi plně souhlasím, nemůžete jednoduše házet na politické strany, které tam takzvaně své zástupce mají. Myslím, že je dobře, že v Radě České televize jsou zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy, tedy nejen proudy politické, i když i ty jsou samozřejmě důležité a musí tam být zastoupeny.

Tak děkuji.